Já jsem o tom mluvil na zahájení konference Zdravotnictví 2020.

Nemocnice samozřejmě potřebují investovat.

Kolik premiérů tam rodilo, tedy jejich manželky nebo partnerky, všichni tam chodili. Takže slibovali, že je to skvělý projekt, a já doufám, že pan ministr by nám občas mohl něco říct k tomu, že jestli to bude, nebo to nebude.

Ten nemusí dělat vůbec nic.

Takže tady to všechno je.

Rekonstrukce Veletržního paláce a výstavba depozitáře, to bylo za 3 miliardy, výstavba nové budovy Národní knihovny, muzeum, záchrana revitalizace části národní kulturní památky Petrkov.